Děkuji vám, vážený pane místopředsedo.

Po té diskuzi jsem právě měl pocit, že je tady jakýsi konsenzuální náhled na celou věc, a to že ten návrh, byť by třeba byly legitimní připomínky technického rázu k jeho podobě, si zaslouží postoupit do druhého čtení. Dámy a pánové, pokud tady budeme mít vládu i za měsíc, kdy je slíben tento návrh Poslanecké sněmovně, pokud vláda představí svůj návrh, který skutečně bude mnohem lepší, komplexnější, tak já skutečně nebudu tím, kdo bude do posledního dechu, minuty a sekundy stát za tím, aby ten můj, objektivně v té chvíli, pokud to tak zjistíme, horší návrh zůstával naživu a konkuroval něčemu, co je, jak říká paní ministryně, dokonale připraveno. Nicméně mi dovolte přece jen dvě poznámky. ANO sedí v Praze na magistrátu téměř čtyři roky. Zákonodárnou iniciativou mohl být ze strany magistrátu tento problém řešen už dávno. Česká národní banka na tento problém upozornila před dvěma lety a doporučila nějaké řešení. Pokud do té doby vláda nebyla schopna připravit nějaký komplexní návrh, pustili jsme se my do poslanecké iniciativy, která uznávám řeší nejpalčivější záležitosti ve směnárenském zákoně. A i kdyby ten návrh při postupu do druhého čtení měl být nějakým akcelerátorem práce vlády, jakýmsi příslibem toho, že skutečně přijde ta komplexní a dokonalá novela, nechť to tak je a já tady na plénu Sněmovny teď říkám, že ve chvíli, kdy seznáme a po debatě v podvýboru pro bankovnictví skutečně bude usnesení takové, že vládní novela je lepší, tak já potom ve druhém čtení jsem ochoten přijít s tím, aby můj návrh dále projednáván nebyl. Ale myslím, že v této fázi, kdy nám nebyl představen vládní návrh, si prostě zaslouží racionální, meritorně správná záležitost postoupit do druhého čtení. S tím, že prostě řeší objektivně existující problém na základě poslanecké iniciativy, a to proto a ještě jednou zdůrazňuji že ani pražský magistrát, ani minulá vláda s řešením tohoto problému nepřišly. Pokud teď říkají, že to za měsíc bude, máme velkou naději, že skutečně přijde tedy dokonalé a komplexní řešení, ale já nemám sebemenší důvod, abych vás vyzýval k tomu nepodpořit tento návrh k postoupení do druhého čtení. Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo dál?

Také já děkuji za slovo. Samozřejmě by, a to jsem řekl v rámci toho našeho legislativního návrhu, právě řešíme jenom jednu věc, která nefunguje. A to věc, která podvodníkům dává obrovskou možnost, aby klamali turisty v Praze. Myslím si, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ke kolegovi Klausovi, že ve chvíli, kdy dáme ustanovení zákona, které se skutečně týká jenom těch nepoctivých, tak u poctivých směnárníků jistě nikdo nebude mít žádnou motivaci uplatňovat reklamaci uvedené směny. A pokud tady pomůžeme tomu, aby se na exponovaných turistických místech v České republice přestalo podvádět, a to žádným komplikovaným návrhem, ale jednoduchým zákonným ustanovením, jednoduchým doplněním směnárenského zákona, tak si myslím, že to je cesta každopádně dobrým směrem a ku prospěchu hlavního města Prahy a České republiky. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Oni vlastně měli pravdu oba dva předřečníci, a proto já jsem o tom mluvil, o té komplexnosti toho návrhu.

A tak dále a tak dále. Jak jsem řekl, prodávání dalších služeb s tou samotnou věcí vůbec nesouvisí.

I těm poctivým.

Děkuji. Nyní eviduji přihlášku pana kolegy Farského, ale mám tady ještě pana poslance Pavla Staňka s faktickou poznámkou. Pan kolega Staněk. Pěkné dopoledne, vážené dámy a pánové. Myslím si, že návrh, tak jak byl předložen, není špatný, ale znovu se vraťme k meritu věci. Proč bychom měli dalšími přílepky upravovat něco, co chceme opravit zásadním způsobem? Říkáme, že chceme snížit počet zákonů, zjednodušit zákony, ale těmito přílepky toho nedosáhneme. Děkuji panu poslanci Pavlu Staňkovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás poprosit o to, abyste tento návrh poslali do druhého čtení, abychom ten problém už konečně mohli začít řešit.

Čtyři roky měli zástupci hnutí ANO v rukou Ministerstvo financí, které to mohlo udělat, čtyři roky mají primátorku hlavního města Prahy, dvě základní místa, přes která se to mělo řešit, tak to neřešili. Proč?